Prosím pana ministra, aby tento materiál uvedl. Opět děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Informace poskytuje ucelený přehled o přistání, přeletech a průjezdech do 48 hodin v České republice jiných ozbrojených sil přes území České republiky, a to za druhé pololetí roku 2019. Součástí materiálu je i porovnání jednotlivých počtů přeletů cizích vojenských letadel a pozemních přeprav cizích ozbrojených sil nad a přes území České republiky za posledních pět let. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Děkuji, pane místopředsedo.

Děkuji a zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám přihlášek ani nikoho nevidím, takže všeobecnou rozpravu končím. Přistoupíme tedy k rozpravě podrobné, kterou otevírám, a nevidím žádné přihlášky, takže ji opět končím.

Zahajuji hlasování číslo 106. Kdo je proti? Já vám děkuji.